Má nastavit systém.

Pak jste...

To je princip vyhledávací činnosti, místních šetření a kontroly a je naprosto srovnatelný s obdobnou činností jiných orgánů státní správy, které mají v jiném předmětu činnosti na starosti obdobnou činnost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. To znamená, ten problém, že Finanční správa kromě toho, že se snaží postihovat subjekty, které porušují daňovou povinnost, tak kromě toho ještě naprosto zbytečně a nesmyslně otravuje a do značné míry i šikanuje subjekty, které jenom udělají nějakou velmi drobnou byrokratickou chybu, nebo často to ani žádná chyba není, jenom jsou ti kontroloři v některých případech extrémně přísní.